Ministerstvo spravedlnosti si je vědomo závažných dopadů přijetí nového zákona o státní bezpečnosti pro Hongkong. Bedlivě to sledujeme a hlídáme a v tuto chvíli nepovažujeme za důvodné iniciovat vypovězení dohody ani pozastavení její aplikace. V podstatě se dá říct, že náš právní systém, tak jak je tady aplikován a jak za ten více jak rok na ministerstvu jsem, jsem skutečně si ověřila, má dostatečné mechanismy, abychom se k takovým anomáliím prostě nedostali.

Takže to jenom vás chci ujistit, že nic takového se nestane. Je to na posouzení, a samozřejmě tady jsme vázáni všemi dohodami, že je nebudeme vydávat za účelem takovýchto politických procesů a kde budou v ohrožení mučení a nelidského zacházení.

Tak toto byly jediné dva případy. A jinak si nemyslím, že je to problém, který hýbe jaksi touto republikou, a řeší se v rámci mezinárodních vztahů a řeší se samozřejmě i u nás, protože těmto případům věnujeme maximální pozornost a nelze dovolit, aby osoba, která je nějak politicky šikanovaná, byla vydávána do těchto zemí za účelem tedy mučení nebo nelidského zacházení. Jestli vám to takto stačí, pane poslanče?

Děkuji za slovo. Já vám možná ten dotaz pošlu písemně, nebudeme tím zatěžovat plénum Poslanecké sněmovny.

Nicméně já se obrátím na paní ministryni napřímo. Děkuji za pozornost.

Děkuji vám.

Paní Věra Kovářová se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Myslím, že doba se změnila, že informovanost šla svým způsobem a že informace nejenom že začaly být někde poskytovány, ale také už byly i zveřejněny, tak jak jsme zaznamenali, na některých serverech dříve, než to měly obce k dispozici.

Takže jestli můžete podat pár informací.